Děkuji. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Pastuchová, připraví se pan poslanec Berkovec. Děkuji, vážený pane ministře zdravotnictví, jediný mám tady napsané vážená vládo.

Tento bod, jak jsem řekla, je na program této schůze zařazen, ale byla bych ráda, kdybychom se k němu opravdu dostali, což bohužel není možné jinak než jeho pevným zařazením. Jinak bude stále odsouván a nedostaneme se k němu nikdy.

Vláda k němu zaujala neutrální stanovisko 1. července loňského roku a o měsíc později jej paní předsedkyně Poslanecké sněmovny doporučila k projednání.

Ráda bych připomněla, že manželství pro všechny bylo ve Sněmovně projednáváno již několikrát.

Já jsem od začátku, tři volební období, předkladatelkou tohoto zákona, teď spolupředkladatelkou, takže moje stanovisko je asi jasné. Ráda bych ale apelovala na všechny kolegy, spolupředkladatele a na všechny, nebo alespoň na ty, kdo mají podobný názor jako já, nebo my, kdo jsme navrhovatelé, aby projednávání tohoto návrhu umožnili.

Nyní je ministrem vládní strany, má tedy určitě velkou možnost přijetí této novely prosadit.